Naše vláda má výsledky. Máme historicky největší přebytek 22,4 miliardy korun.

A pokud pan Laudát mluví o tom, prostřednictvím pana předsedajícího, co jsem tady udělal, tak já vám dám tuto brožuru. Takže vláda má výsledky a vybíráme víc daně a zavádíme věci, které tady nikdo nezaváděl. Zásadně odmítám různé pomluvy. My máme také snahu maximálně čerpat evropské fondy.

Ano, příspěvek státu, že minimální. To jsou všechno pomluvy, které jsou tady opakované.

Já to odmítám. A byl jsem řádně omluven.

Nevím, kolik tam byl. Sedm nebo devět let. Nyní ale spustil faktické poznámky. Chápu, že pan ministr má přednostní právo a může hovořit o čemkoliv. Ale opravdu vás prosím, vraťme se k věci.

To jsou zatím přihlášení k faktickým poznámkám. Děkuji. Jednak si myslím, že nemusíte jaksi hledat ještě větší doklad toho, kdo tady působí chaos. Celkem bych řekl plus minus standardní projednávání zákona ve třetím čtení. A tady jste viděli, o čem tady nejchytřejší muž ve státě, aspoň si to o sobě myslí, co to tady blábolí. Úplně vůbec mimo mísu a věci za normálních okolností toto by byla přesná ukázka obstrukce. Já jsem nebyl ten, kdo způsobil přerušení, ukončení Sněmovny v pátek. Jestli tomuto neříkáte chaos nebo nedorozumění nebo neschopnost starat se o chod Sněmovny, projednávání bodů, tak já nevím, co už potom bude.

A koalice plus zbylí dva partneři v koalici mlčeli. Tak nevím, co ještě chcete více.

Vy jste to poslal do toho, a doufám, že v pátek nejedete nikam rozdávat koblihy nebo řešit zase nějaké problémy zeměkoule, budete tady a konečně tento zákon nějakým způsobem odhlasujeme a pošleme do Senátu. Děkuji. Chápu, že reagujete na průběh rozpravy, ale prosím k věci. Řešila se tady spousta věcí. Řešily se výlety pana Babiše do regionů.

V této oblasti se točí částky v řádech stovek miliard korun. A je mně jasné, že jsou tady obrovské tlaky ze strany lichvářů, ze strany exekutorů. Takže já jenom pevně doufám, že se to v pátek podaří schválit, protože dneska už to v žádném případě nestihneme. A že do pátku naši poslanci nezmění svoje stanoviska. I za to, že odhadla, že to opravdu dnes nebudeme hlasovat. Nyní pan kolega Černoch a potom kolega Benešík s faktickými poznámkami.

Kvůli mně. Vy si ze mě děláte, paní kolegyně, srandu? To, že reaguji na náš pozměňovací návrh, se vám zdá jako zdržování? Nebo chcete říct, že já nebo mí kolegové z Úsvitu jsme pod tlakem lobby exekutorů? Prostřednictvím, pane předsedající, děkuji. Váš pan předseda pan ministr Babiš tady před chvílí říkal o tom, kde byl.

Stejně tak jako má otázka. Říkám, my tento návrh vítáme, protože chceme bojovat proti lichvě. Chceme bojovat proti exekucím a exekutorům nepoctivým. Ale proto se ptám, kolik bylo tedy odsouzeno lichvářů. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ano, ruší svoji přihlášku.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pardon, sedm minut. Takže ať se, prostřednictvím pana předsedajícího kolegyně Zelienková, nezlobí. Bylo to asi zbytečné vystoupení. Ale já půjdu k věci. Zvyšování finanční gramotnosti občanů, to tady bylo. Dokážu pochopit, že si půjčí na bydlení, že si půjčí na byt, že si půjčí eventuálně na automobil, ale mnoho z nich je v takové finanční situaci, že si musí půjčit tři, čtyři tisíce korun. Dovolím si tady zmínit to, s čím jsem se setkal. Také za vámi běhali. Za mnou také běhali takoví pánové a přišli mě přesvědčovat o tom, jak je některé pozměňovací návrhy nutno prohlasovat.

Sedmdesát procent. Mluvili bohorovně o tom, jak těm občanům pomáhají, jak jim dělají dobře. Bohužel to neudělá řada občanů.